Zde na půdě Sněmovny byla vytvořena komise a mohl bych znovu přinést všechny podklady, které byly , ve které měla v tu dobu většinu opozice, která také konstatovala, že majetek, který patřil církvím, má být vrácen. Tato komise konstatovala. Bohužel se nikdy nepodařilo dojít k dohodě se sociální demokracií, jak to vracení má vypadat.